Pane zpravodaji, přečetl jsem všechny?

Pokud nemáte jiné poznámky, budeme se tedy zabývat nejdříve hlasováním, které předložil pan poslanec Tomio Okamura a kolega Kučera, zopakovala paní kolegyně Havlová a další, na vrácení předloženého návrhu k dopracování. Všechny vás odhlásím.

Jakmile se ustálí počet přítomných poslanců, budeme hlasovat. Nejdříve tedy návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, který byl několikrát.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu, který padl v rozpravě.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Budeme se zabývat návrhy na přikázání výborům k projednání. Eviduji návrh vznesený v rozpravě pro rozpočtový výbor.

Vážené kolegyně, kolegové, prosím ještě o zařazení na projednání do zemědělského výboru. Zemědělský výbor. Prosím, paní poslankyně. To není možné.

Nebude to překvapivé, dovoluji si požádat o přikázání také do výboru pro životní prostředí. Jenom podpořím kolegu Fialu. Dobře, čili budeme hlasovat postupně hospodářský výbor, rozpočtový výbor, zemědělský výbor a výbor pro životní prostředí. Pan poslanec Jeroným Děkuji za slovo. Děkuji. Pan zpravodaj doplní z průběhu rozpravy.

Pane předsedo, máte slovo.

Děkuji. Pan kolega Laudát ještě doplní návrhy, které jsem si nepoznamenal v jeho rychlém vystoupení. Pane místopředsedo, s přednostním právem nikoliv. Nevím, čemu se u sociálního výboru smějete.

Samozřejmě.

Ano? Nikdo další.

Děkuji vám. Nyní rozpočtový výbor. Kdo je pro rozpočtový výbor?

Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Výbor ústavněprávní.

Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Kdo je pro přikázání výboru pro životní prostředí? Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru hospodářskému, rozpočtovému, zemědělskému, ústavněprávnímu, pro životní prostředí a pro sociální politiku. Lhůta k projednání je podle zákona 60 dnů.